V takovém případě při průměrném navýšení prodejní ceny novin o dvě koruny a jejich poklesu prodaného nákladu, a tady já se držím té horší varianty, tedy o 20 %, se výnos z navýšené DPH snižuje oproti původnímu plánu o 36 milionů korun. Časopisy mají naopak zůstat ve snížené 12% sazbě DPH, což je ale oproti stávajícímu stavu navýšení o dva procentní body. Při uvažované velikosti objemu tržeb z prodeje časopisů na úrovni dvou miliard korun ročně jde o navýšení příjmů z odvodů DPH o 40 milionů.

Více než dvojnásobné zvýšení sazby DPH u novin povede k výraznému zvýšení jejich ceny a jednoznačně způsobí snížení dostupnosti novin a časopisů pro občany ČR, píší asociace. Stejně tak bychom rádi upozornili na to, že zvýšení ceny tisku se nevyhnutelně negativně projeví na tržbách, což v konečném důsledku znamená, že se sníží daňové příjmy pro stát, uvedly asociace mimo jiné v dopise. Samozřejmě se tady objevuje otázka, co jsou to vlastně noviny a časopisy.

Odvolává se pouze na periodický tisk. Ministerstvo financí informovalo, že pro rozlišení novin od časopisů pro účely nastavení daně z přidané hodnoty bude rozhodovat periodicita podle celního zákona, tedy podle zdroje Hospodářských novin.

Agentura STEM/MARK si udělala takový průzkum, kterému dala podtitul: veřejnost návrhům pro tisk nerozumí. Vládnímu záměru roztřídit tiskoviny do tří úrovní DPH česká veřejnost příliš nerozumí.

Uskutečnil se na vzorku 805 respondentů českého národního panelu. Občané většinově souhlasí s názorem, že zvýšení ohrožuje vydávání zejména v případě novin, a sazba DPH by měla být stejná pro knihy, noviny i časopisy. Nemalé zastoupení má i názor, že opatření zvětší prostor pro šíření dezinformací.

Snížení sazby DPH na knihy z 10 % na nulovou sazbu považují lidé za velmi rozumné 47 % respondentů.